Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážené dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat za tu věcnou faktickou poznámku.

A dokonce i s některými exekutory. To znamená, že náš návrh já vím, že právní věda je to, že každý právník může mít různé názory a je to sto názorů.

Ale to jsem chtěl zdůraznit, že to je určitě jedna ze správných cest, na které se nebo já to, abych byl nad věcí, že je to jedna ze správných cest třeba, ale je určitě správná.

Možná je nějaká jiná ještě. Děkuji za dodržení času a s přednostním právem pan předseda Výborný. Připraví se s přednostním právem pan místopředseda Filip. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já mám na sjetině, že jsem hlasoval pro zamítnutí, a hlasoval jsem proti. Nezpochybňují tím hlasování. Ten návrh jde zcela jistě správným směrem. Protože skutečně ty věci, které se tady v rámci exekucí dějí, jsou jednoznačně špatně a jsou nemorální. Ale já se tady musím připojit k tomu, co říkal můj ctěný kolega Veselý.

To je ten celý problém. Vláda připravuje také toto řešení. Ale říkám, shodujeme se v tom, jakým směrem jdeme, a chceme tu problematiku řešit rychle. Stejně tak jako chceme řešit velmi rychle problematiku exekucí u dětí. Stejně tak jako budeme řešit exekuce u těch, kteří pobírají starobní důchod a tak dále. Myslím, že v tomto jsme tady napříč poslaneckými kluby ve shodě. Ale toto řešení, které tady je, skutečně nepovažujeme za zcela koncepční. S faktickou poznámkou pan poslanec Španěl.

Možná je možné vytvořit koncepční a rozsáhlejší řešení. Jenom bych vám chtěl říct, že já jsem se třeba dlouho tak jako vy domníval, že každý dlužník je strůjcem svého štěstí, respektive spíš neštěstí. Není tomu tak. Je spousta dlužníků, kteří do toho spadnou různými podvody.

A cílí na ty nejslabší.

Tomu nerozumím. Prosím vás, zamyslete se nad tím, že ne všichni jsou natolik dobří.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Jestli je vůle buď v poslaneckých klubech najít napříč politickým spektrem nějakou shodu na tom, kdy se konečně stane exekuce prioritou Poslanecké sněmovny, anebo jestli vláda bude mít tolik času a vůle předložit změnu zákona o exekutorech a exekuční činnosti.